Proč referendum?

Lidé se totiž rozhodují nejen na základě informací, ale i svých životních zkušeností. V tom je velký rozdíl od expertů, kteří se rozhodují jen na základě informací. Výhodou rozhodování expertů může být možnost dobře prostudovat danou problematiku. Experti mohou mít ale na řešení stejného problému diametrálně odlišný názor, tudíž je potom velmi složité stanovit otázku tak, aby ji lidé pochopili. Zásadní nevýhodou je možnost korupce expertů. Lobbisté bývají obvykle dobře financovaní a každý expert má svou cenu.

Na druhou stranu nejsnáze se záměr referenda zlikviduje právě otázkou. Ve Švýcarsku je referendum nejčastěji používaným způsobem lidového hlasování ze všech zemí a referendum tvoří jenom 5 % rozhodování, 95 % rozhodování je ve Švýcarsku vyhrazeno institucím zastupitelské demokracie.

Parlament má jen legislativní, exekutivní kompetence, a je tedy jakousi vládou shromáždění, která pak vyřizuje hlavně administraci.

V praxi existuje jen kombinace přímé a zastupitelské demokracie ve světě, s větší převahou přímých prvků v podobě polopřímé demokracie, jaká je zejména ve Švýcarsku.

Musíme se zamyslet a uvědomit si, že bohužel Godot nedorazí, Husa upálili a nejspíše nepřijde ani kouzelník. Je to na nás.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Nyní je přihlášená do rozpravy paní poslankyně Lesecká Lesenská, omlouvám se, a následuje paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, zástupci vlády, kolegyně, kolegové, jak tady řekli některé věci mí předřečníci, já bych v tomto okamžiku chtěla pouze zdůraznit některé momenty předkládaného tisku. Předkládaný návrh zákona o referendu umožňuje občanům hlasovat o všem, co neodporuje hlavnímu zákonu našeho státu, a tím je ústava. V referendu půjde rozhodovat o věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu s některými výjimkami, o kterých hlasování nebude možné, a to například rozhodování o základních právech a svobodách zaručených ústavním pořádkem, o státním rozpočtu a věcech znamenajících zásah do právní úpravy nebo správy daní.

V jednom referendu může být položeno v téže věci více otázek, pokud tyto otázky nejsou ve vzájemném rozporu. Odpůrci přímé demokracie šíří mýtus, že se bude hlasovat o každé hlouposti. Zkušenosti z celého světa však naznačují opak. Občané nepožadují referendum o každém ze stovek zákonů, které parlament každoročně přijme. Lze však předpokládat, že jednou ročně se shromáždí několik důležitých otázek, které občany zajímají. Referendum nemá nahradit parlament, slouží spíše jako kontrola jeho excesů. Zákony na celém světě předpokládají, že pro vypsání referenda je třeba, aby o dané otázce mělo zájem hlasovat alespoň 1 až 2 % voličů. To znamená, že občané shromáždí dostatečný počet podpisů oprávněných voličů k otázce, o které chtějí hlasovat, za své vlastní peníze. Tímto způsobem nehrozí, že by si hlasování vynutil kdokoli a kdykoli nebo že by byl veřejný rozpočet nadměrně zatížen. Musí jít tudíž o téma, které vzbudí zájem dostatečného počtu občanů, aby je přimělo k jeho projednání.

Referendum bude možné vyvolat takzvaně bottomup, tedy zespoda od občanů, což je pro prvky přímé demokracie klíčové. Konkrétně každý občan České republiky bude mít možnost navrhnout konání, pokud dosáhl věku 18 let ke dni zahájení sběru podpisů.

Doba pro sběr podpisů na této petici počíná běžet ode dne zahájení sběru podpisů pod peticí a končí uplynutím dvanácti měsíců ode dne, kdy se rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl vysloven soulad návrhu na konání referenda s ústavním pořádkem a zákonem, stalo vykonatelným.

K podání návrhu bude nutné třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny přítomných senátorů. Tato kombinace obou způsobů principů zajistí, že referendum budou moci vyvolat jak politici v čelných funkcích, pokud budou vnímat, že je třeba, ale občanům možnost iniciace referenda rovněž zůstane, což je klíčové pro naplnění definicí prvků přímé demokracie, protože skutečně prvky přímé demokracie nemohou být jen směrem od vlády či parlamentu.